Ano, dobře, takže to tady ponechám do podrobné rozpravy.

Prosím, pane místopředsedo.

Máte slovo. Vážené dámy a pánové, právě projednáváme návrh zákona o platech představitelů státní moci, to znamená politiků.

Dokonce my v SPD odmítáme zvyšování platů představitelů státní moci včetně politiků. V tomto smyslu jsem předložil pozměňovací návrh, o kterém již hlasoval rozpočtový výbor Sněmovny, a ukázalo se černé na bílém, jak to vlastně ve Sněmovně je.

Všichni ostatní poslanci všech ostatních politických stran tento návrh nepodpořili. Takže ano, SPD je jedinou stranou v Poslanecké sněmovně, která odmítá zvyšovat platy politiků.

My si myslíme, že je to plivnutí do obličeje občanům České republiky, protože průměrný plat v České republice je cca 30 tisíc hrubého, přičemž většina občanů má pochopitelně ještě mnohem méně.

Do třetího čtení máme ještě čas, cca 14 dní. Já vás chci znovu požádat, abyste podpořili můj pozměňovací návrh na zamrazení našich platů až do roku 2021.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl, prostřednictvím pana předsedajícího, reagovat na kolegu Okamuru. Ale může přijít hospodářská krize, klesnou platy v celé ekonomice a jenom poslanci je budou mít zmrazené a poslanci jediní budou mít to privilegium, komu klesat nebudou.

Nyní pan kolega Gazdík také s faktickou poznámkou. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, já bych především, když už jsme tady v těch orgiích populismu, chtěl vyzvat pana místopředsedu Poslanecké sněmovny, aby se vzdal auta s řidičem, čímž daňovým poplatníkům ušetří daleko více, než je zamrazení platů, které navrhuje. Prosím, pane místopředsedo Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, abyste šel nám všem příkladem, a než tento váš návrh projde, abyste nám to fakticky ukázal. To je část první. Dovoluji si přátelsky upozornit ctěné kolegy a kolegyně, že se to týká také všech ústavních činitelů, tudíž i prezidenta republiky. Můžete se tak velmi negativně vzhledem k chatrnému zdraví pana prezidenta podepsat na jeho příjmech, a proto bych před tím důrazně varoval a nechci, aby to bylo bráno jako útok na prezidenta republiky.

Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, padlo tady jméno pana místopředsedy Okamury.

To je první faktická poznámka. A třetí.

Určitě jsme ochotni se bavit o výši.

Ještě ne.

Prosím tedy všechny o klid, a aby hovořil jen ten, komu bylo uděleno slovo. Ještě posečkám... Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych se jenom rád vaším prostřednictvím zeptal pana kolegy Gazdíka, jestli opravdu rozumím dobře, že odplatou za návrh pana místopředsedy Okamury chce, abychom propustili jednoho řidiče ze služeb Sněmovny. Děkuji vám. Nyní faktická poznámka pana místopředsedy Okamury. Vážené dámy a pánové, já jsem se samozřejmě nechtěl na tuto debatu nějakým způsobem snižovat.